K rezortu dopravy.

A pan Prachař přišel s tím, že jsme konečně začali vykupovat pozemky, pokud si pamatuji.

Ještě jsem zapomněl na jednu věc.

Samozřejmě to výkaznictví, jak to stát vykazuje, nemá moc velkou logiku a potom samozřejmě to dává zavděk vlastně různým interpretacím. Ale pravda je, že investujeme masivně, stále více. Děkuji vám, pane vicepremiére. Přeji pěkné odpoledne. S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura. Připraví se řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Tomio Okamura.

Je to na té tabulce, kterou připravilo vaše ministerstvo.

To je přece rozdíl, tím, že jsme předfinancovali mnohé stavby, a bude to tak nadále.

To samozřejmě pak zkresluje to výkaznictví a ta čísla. V tom žádný problém nevidím. Děkuji vám, pane předsedo. Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Beznoska, připraví se pan poslanec Votava. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já samozřejmě mám úplně stejnou tabulku. Je potřeba se tomu věnovat v podrobné diskusi v rámci rozpočtového výboru, protože takhle samozřejmě každý vedeme svoji pravdu. Jediné, aspoň pro ty, kteří vidí na ten papír , tak to tmavé, já to tady mám jenom černobíle, jsou národní zdroje. Je zcela evidentní, že od roku 2011 národní zdroje se nějak dramaticky nemění a že národní zdroje, které věnujeme na investice, zůstávají setrvalé. To je celý princip naší debaty.

Ale musím popřít, a pravdu mám, slova pana ministra Babiše, že dochází k masivnímu růstu investic, protože to není prostě podle té statistiky, kterou mám v ruce a kterou, stejnou tabulku, trošku hezčí, vám ukázal on, mám k dispozici. Nyní s faktickou poznámkou pan zpravodaj a po něm pan poslanec Laudát. Děkuji za slovo.

Možná že si nerozumíme. Připouštím to. Já vám děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Na rozdíl od pana ministra financí nebudu poukazovat na jeho minulost.

Protože je to podlé, ubohé a směšné. Nicméně dobře, ať dostaneme na rozpočtovém výboru rozbor investic včetně toho, kdy došlo k jejich skutečné realizaci.

Já vám děkuji. Nyní budeme pokračovat těmi, kteří jsou řádně přihlášeni do rozpravy. Nyní má slovo pan poslanec Tomio Okamura, připraví se pan poslanec Radim Holeček. Prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové, vláda České republiky předkládá návrh rozpočtu na rok 2016.

To je potřeba si říci hned a na rovinu. Česká ekonomika totiž reagovala na oživení světové ekonomiky a ekonomiky Evropské unie. Toto oživení bylo v České republice podpořeno masivním znehodnocením české koruny, tedy úspor občanů. A vládní návrh rozpočtu využívá takto dočasně vytvořené příznivé podmínky a přináší minusový schodek rozpočtu ve výši 70 mld. korun. Vláda sice připravila některá sociální opatření, která znamenají zvýšení mezd ve veřejném sektoru a zvýšení minimální mzdy, ale musíme si tady říci, a to je podstatné, co vláda nedělá. Směšná a vůči důchodcům i zároveň sprostá je stávající forma valorizace důchodů.

A to nemluvím o invalidech, kterých máme v České republice přibližně milion, kteří nejen po KalouskovoDrábkových šílených reformách dnes často doslova živoří.